Věc, kterou si ani dnes neodpustím, je obrovský střet zájmů pana ministra financí.

Kromě absolutní výše navrhovaného deficitu, který je vzhledem k míře hospodářského růstu ekonomicky neobhajitelný, protestuji z tohoto místa proti nízké podpoře vědy, výzkumu a inovací a za sebe říkám, což nebude překvapení, že projídací rozpočet ani v tomto roce nepodpořím. Co naopak podpořím, ať je tam něco pozitivního, je náš pozměňující návrh na zvýšení financí o 1 miliardu do vysokého školství. Jako vysokoškolský pedagog Univerzity v Ústí nad Labem vím, jak jsou finanční prostředky pro tuto oblast potřeba. Podpořte tedy tento pozměňovák jako jakési bolestné za zanedbané financování vědy, výzkumu a inovací. Děkuji panu poslanci Holečkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, poté pan poslanec Vilímec.

To, že v posledních letech jsme v oblasti podpory této oblasti macešští, bude mít dříve nebo později za následek to, že oblast, která jak v české vědě, tak i multiplikačním efektem do ekonomiky v minulosti hrála důležitou roli, tak postupně logicky právě tím podfinancováním bude ztrácet ten potenciál, který v minulých letech v této oblasti vznikl. Jsou věci, u kterých takový ten pohled na schvalování státního rozpočtu založený zejména na principu disciplíny bychom přece jenom mohli občas opustit. A právě třeba to v posledních letech opakované, nepříliš vstřícné gesto vůči oblasti kosmických aktivit naší země, si myslím, že se nám to dlouhodobě nebude rentovat, vymstí se nám to a věc, v které máme velký lidský a dlouholetý potenciál, bude spíše stagnovat. Proto bych chtěl i tuto suboblast podpory vědy a výzkumu aspoň tímto vystoupením připomenout a podpořit. Děkuji panu poslanci Novotnému. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Pokud si dobře vybavím expozé pana předsedy vlády při prvním čtení návrhu tohoto rozpočtu, tak on prohlásil, že přece musíme využít hospodářský růst a tento rozpočet, který předložila vláda, pomáhá k podpoře dalšího hospodářského růstu.

Tam je to dokonce o více než 4 miliardy korun.

Je alarmující, když nejen poslanci opozice, tam je to předpokládané, ale i poslanci vládní koalice musí podávat pozměňovací návrhy k úpravě mandatorních výdajů. Prostě proto, že vládní návrh například v té kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí nevyčleňuje ve své výdajové struktuře buďto žádné prostředky například na nedávno schválený jednorázový příspěvek důchodci nebo na avizované a již odsouhlasené zvýšení příspěvku na péči.

To mi nepřipadá normální.

Návrhy, které jsme dali za klub a které jsem také připodepsal, mají jednak za cíl zvýšit výdaje na vědu a výzkum i zvýšit částku na programové financování u Ministerstva obrany, a pak v tom souhrnném návrhu, který se bude hlasovat po těch položkách, ušetřit ve prospěch navýšení vládní rozpočtové rezervy téměř 25 miliard korun. Tu dáváme k dispozici vládě.

Když jsem podrobně probíral mnohé kapitoly, protože my jsme skutečně probírali ty kapitoly a na základě toho jsme navrhli tu úsporu, tak je evidentní, že některé výdaje jsou docela duplicitní. V některých případech pak, například v kapitole Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva životního prostředí, se navyšují dotace podnikatelským subjektům z národních zdrojů. Tento velký pozměňovací návrh naopak dává možnost Ministerstvu financí a potažmo vládě tyto dle našeho názoru některé zbytné výdaje, některé možná duplicitní výdaje přehodnotit i v souvislosti se skutečným ekonomickým vývojem v příštím roce. Proto bych požádal o velké zamyšlení nad těmito návrhy nejen pro poslance pravice, nebo opozice, ale i pro poslance vládní koalice.